Přeji vám ještě jednou, vážení kolegové, hezké dopoledne. Já si opravdu myslím, že celý tento problém se netýká levice nebo pravice, že to je problém, který bychom měli řešit úplně všichni, protože je to jedna z největších krizí, neli největší krize vůbec Evropské unie. Krize, která může zasáhnout všechny státy bez výjimky. To, že se nás to dnes ještě netýká, neznamená, že se nás to nebude týkat za půl roku.

Nechceme nogo zóny, nechceme sociální problémy, nechceme ani, aby se opravdu situace pak vyvíjela absolutně radikálním směrem, kdy dnes celkově v Evropě je spíše otázkou času, kdy lidé vezmou věci do svých vlastních rukou, a to si myslím, že to je v té chvíli to nejhorší, co se může stát. Úsvit jako takový se více než rok, myslím si, že opravdu od začátku Sněmovny, snaží v téhle problematice věci řešit. Upozorňujeme, upozorňujeme dopředu. Já se přiznám, že nechápu celkově politiky Evropské unie, že nevidí dopředu, že se nedívají dopředu, že si nedokážou spočítat a jsou to, jak zde říkal pan ministr obrany, jsou to lidé, kteří opravdu ty věci by měli znát, měli by vědět, jakým způsobem se budou vyvíjet, a nechali to dojít až do těchto míst, kdy čelíme těm obrovským vlnám imigrantů do celé Evropy. Ještě před půl rokem se mluvilo o tom, že do Evropy má přijít zhruba 300 tisíc lidí s tím, že příští rok by to měl být trojnásobek.

A je důležité si zcela na rovinu říct, že těch, kteří prchají před válkou, kteří prchají před perzekucí, je tam zlomek, že až 80 % těch lidí jsou ekonomičtí nelegální imigranti. Zákony by měly platit pro všechny a systém, který v této chvíli funguje, že ti lidé jsou přiváženi do Evropy, a teprve pak se začíná řešit, co s nimi bude, tak je systém, který celkově Evropu zavede do pekla.

A stačí se opravdu podívat za hranice. Kdykoli se podíváte do médií, tak jsou tam zprávy z Německa, jsou tam zprávy z Francie, ze severských států, kde díky své demokracii, velké demokracii, se dostali do situace, že mají městské části, do kterých se bojí policie i za bílého dne. Já si myslím, že opravdu je potřeba pracovat dopředu, dívat se dopředu a snažit se věci předvídat, být na ně připraveni a nečekat, až se stanou, protože pak jsou, tak jak je vidět třeba z Maďarska, velmi těžko, velmi těžko řešitelné.

Nedohadovali se neustále dokola, jakým způsobem by se to mělo řešit, co můžou, co nemůžou.

Úsvit národní koalice bojuje za to, aby Česká republika zůstala svrchovanou zemí, dokázala se bránit té vlně nelegálních imigrantů, a myslím si, že jsme si to i velmi odpracovali. Předložili jsme zákon o církvích, který brání šíření radikálního islámu, předložili jsme azylový zákon, který zakazuje udělení azylu imigrantům, kteří spáchají trestný čin. Voláme po opravdu ochraně hranic, po nasazení armády na ochranu českých státních hranic. Bohužel, bohužel vláda naše návrhy odmítá a myslím si, že teď je poslední šance, aby vládní koalice ukázala, že stojí na straně občanů a že bude bojovat proti kvótám pro přijímání imigrantů, že se nenechá zatlačit do kouta, že se proti tomuto postaví a že bude chránit bezpečnost občanů České republiky. A nejen bezpečnost, ale myslím, že se to týká i ekonomiky, že se to týká samozřejmě i ochrany zdraví, protože lidé, kteří přicházejí ze subsaharské Afriky, nejsou očkovaní, mají nemoci, na které nejsme připraveni. Proto navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nerespektovala kvóty na přerozdělení imigrantů a nepřijímala dobrovolně nelegální ekonomické imigranty. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se podobně jako Slovensko bránila proti kvótám u Evropského soudního dvora. Eviduji jednu faktickou poznámku paní poslankyně Niny Novákové. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych ráda reagovala, vaším prostřednictvím, na vystoupení pana poslance Černocha a na vystoupení pana poslance Benešíka. Vystoupení pana poslance Benešíka obsahovalo návrhy řešení, což si myslím, že je velice důležité. Domnívám se však, že zejména ve vystoupení pana poslance Černocha zaznívá dikce: my musíme hájit bezpečnost našich občanů, a z toho mi jako další věta vyplývá: protože imigranti jsou vlastně naši nepřátelé. Stejně s tím, rovnoběžně s tím nebo současně s tím, jak musíme hájit bezpečnost našich občanů, musíme také se zabývat tím, jak integrovat a to je otázka vzdělání, to je otázka všech integračních center jak ty, kteří tady zůstanou, kteří mají právo tady zůstat, protože získají od nás azyl, jak je integrovat do naší společnosti, jak je vzdělávat tak, aby přijali naši kulturu.

A toto my musíme těm, které se tady odhodláme ponechat, předat. K tomu musíme činit kroky a to je otázka vzdělávání atd. Já vám děkuji i za respektování času a nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec.

Máte slovo, pane ministře. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych nejprve chtěl říci, že si té debaty velmi vážím a že ji považuji za potřebnou, nutnou a ve své podstatě i velmi přínosnou, protože kde jinde než tady by se ta debata měla vést do hloubky.

Já si nemyslím, že je potřeba, abychom za každou cenu neodporovali Spolkové republice Německo a Evropské unii, když máme pocit, že se mýlí. Prostě jsme sebevědomý hrdý národ, který bude říkat snad své pravdy a své teze, o kterých je přesvědčen. To znamená, já nemám důvod neříkat našim partnerům a zdůrazňuji partnerům v Evropě, jaké jsou naše vize, jaké jsou naše myšlenky a co si myslíme. Bohužel, když se podíváte na názor Spolkové republiky Německo v otázce migrace za poslední dva měsíce, tak ony ty postoje se velmi různí.